Abychom mohli ty priority řešit a nadále rozvíjet a zároveň řešit i otázku, která je spojená s krizí, je důležité řešit příjmovou stránku rozpočtu.

Tolik za mě, děkuji. Další kroky ve věci těchto změn budou představovány postupně tak, jak budeme probírat jednotlivé návrhy NERVu a konsolidovat návrhy na změny rozpočtu, které budou efektivní až po příštím roce, jak bude schválena příslušná legislativa či příslušné normy. Děkuji za slovo. Jenom velmi rychle v odpovědi panu ministrovi.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Určitě děkuju, že pan ministr pro místní rozvoj vystoupil.

Byl jste to vy, který jste v minulém funkčním období prosadil a velmi jste i za to bojoval jako předseda výboru pro veřejnou správu aby bylo automatické zřizování datových schránek. Do současné chvíle jsem od vás neslyšela ani jedno slovo, abyste se k tomuto vyjádřil to, co budeme schvalovat v pátek, a to, co jste prosadil, takže to zrušíme.

Děkuji. S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Králíček. Než předám panu poslanci slovo, načtu omluvy.

Pane poslanče, máte slovo. Když se omlouvá pan Král, tak aspoň přijde Králíček. Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, no, mně to taky nedá nereagovat na vaše vystoupení a nechci opakovat to, co tu říkala moje kolegyně.

A co budou potom ti zaměstnanci dělat? Prostě my tu mluvíme o agentuře, která má zachránit digitalizaci v České republice, která má přijmout dalších 120 lidí, která nás bude stát zhruba 300 milionů ročně, ale my ji ještě nemáme zřízenou. Ona prostě ještě není a není ani v tom rozpočtu. A já když vidím ty pozměňovací návrhy, tak jsem potom zvědav, jak pan ministr financí bude hledat těch 300 milionů na další rok, aby vám je dal, plus další peníze na to zřízení. Vy tady mluvíte o virtuálním světě. Já chápu, že jste z Metaverse možná oslněný, udělal jste mu dobrou speach, ale tady nejsme v Metaversi, tady nejsme ve virtuálním světě, tak mluvte o tom, co máte, ale ještě to neprošlo Senátem. Můžou tam být pozměňovací návrhy, může se to všechno opozdit. Děkuji. Já bych zareagoval.

To výběrové řízení bude probíhat.

Já jsem to říkal pouze z pohledu nákladů samotné agentury. Relevantní o ní mluvit je z jednoduchého důvodu, protože vzniká rozpočtová kapitola v pozměňovacím návrhu, což je domluveno s Ministerstvem financí, a peníze tam samozřejmě převedeny, jakmile agentura vznikne, budou, a i náklady související s registry následně delimitací, což řeší samozřejmě delimitační komise na Ministerstvu vnitra. Situaci kolektivních smluv, vznik odborů a dalších důležitých pro zaměstnance věcí včetně zajištění jejich stávajících výhod samozřejmě řešíme, v procesu 1 : 1 by to mohlo být víceméně bezztrátové a celé oddělení, které je zodpovědné, nebo ten tým, za personální otázky je na místě.

Návrh, který jde z vlády, mění ten proces.

Protože s faktickou poznámkou už nikoho nevidím, tak tady mám dvě přednostní práva. Pane premiére, máte slovo.

Opakovaně ho velmi důkladně a detailně zdůvodnil pan ministr financí Zbyněk Stanjura a vyjadřovali se k němu i ostatní členové vlády. Velmi pozorně tady posloucháme celou dobu, poslouchali jsme v prvním, druhém čtení a děláme to i ve třetím čtení, návrhy, názory a kritiku opozice. A samozřejmě všechny hlasy, které zde v Poslanecké sněmovně zaznívají, vláda bedlivě poslouchá. Jak vidíte, tak na ně taky kolegové opakovaně v jednotlivých čteních reagují.